Děkuji za odpověď. Poprosím paní poslankyni o doplnění.

Já samozřejmě chápu, že jsme na půdě Poslanecké sněmovny, kde některé věci mohou vyvolávat pocit, že se hádáme, že jsme v nesouladu, že tady vedeme líté souboje. Já jsem osobně toho názoru, že Armáda České republiky a speciálně resort Ministerstva obrany by neměl být zmítán těmito nějakými politickými souboji. Pane ministře, budeteli o to stát, nabízím tříletou zkušenost z výboru pro obranu a nabízím vám pomoc v tom, abyste se třeba v některých těch agendách lépe zorientoval. Děkuji za doplňující otázku. Poprosím pana ministra o odpověď. Já vám děkuji, paní poslankyně. Dovolím si ještě poznámku na okraj a jednu konkrétní odpověď. Ta vás možná trošku zklame, ale není to tak, že by ten branný zákon měl spadnout úplně, protože jeho znovupředkládání a absolvování toho téměř ročního kolečka bych považoval za velkou chybu. Jinak za tu nabídku děkuji.

Děkuji, pane ministře.

Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane místopředsedo, vážená paní ministryně, vy nepochybně víte, čeho se moje otázka bude týkat, ale přesto ji položím, protože bych chtěl slyšet vaši odpověď kromě televize i na půdě této Sněmovny. Jistě víte, že v trestním řízení je dnes velký problém přesouvání příslušnosti jednotlivých státních zastupitelství, že to bylo několikrát předmětem značné a zásadní kritiky části odborné veřejnosti.

Děkuji. Prosím paní ministryni Válkovou o odpověď. Máte slovo, paní ministryně.

Rušit ji určitě nebudu. Bude to součást návrhu nového zákona o státním zastupitelství.

Takže tady nevidím žádné porušení principu zákonného soudce.

Doufám, že tato vyhláška, byť není kardinálního významu, alespoň malinko přispěje k tomu, že těch kauz bude více. Děkuji, paní ministryně.

Ale to je jenom moje úvaha.

Děkuji za doplňující otázku.

Děkuji vám, paní ministryně. Interpeluje pana ministra obrany Martina Stropnického ve věci příplatků za pohotovost. Máte slovo, pane poslanče. Vážený pane ministře, jeden z problémů, který vám vypadne ze skříně, je problém odškodnění vojáků za pohotovost. Nový zákon již dosažitelnost zrušil. Nad tento čas již odměna nebyla. Tato skutečnost se stala oblíbeným naschválem některých velitelů, kteří se chtěli popasovat s neoblíbenými vojáky a kteří toto ustanovení zneužívali. Že armáda jednala špatně, rozhodlo již několik soudů.